Nyní bychom přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze a já navrhuji, aby to byli paní poslankyně Černochová a pan poslanec Čihák. Zeptám se, zda je jiný návrh. Není tomu tak. Takže budeme hlasovat.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme ověřovateli 20. schůze zvolili paní poslankyni Černochovou a pana poslance Čiháka. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 20. schůze. Jeho návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout nějakou změnu ani doplnění pořadu a rovněž tento pořad nelze rozšiřovat. Pan poslanec Kalousek. Dámy a pánové, děkuji za slovo. Já chápu, že nic nezměním na toku dějin ani na tom, že bude mimořádná schůze, kde budeme projednávat ty body, které jsou na pořadu, nicméně myslím, že důvod svolání té mimořádné schůze by neměl pro veřejnost i pro historii zůstat utajen.

Já jsem se jako jeden z předsedů klubů této Sněmovny usilovně snažil dopátrat, proč dochází k této naprosto mimořádné situaci. Proč řádná schůze, kde tyto body měly být projednány, je přerušena, je svolána mimořádná schůze, kam jsou tyto body zařazeny, a až skončí ta mimořádná schůze, tak zase bude pokračovat ta řádná.

Já bych si opravdu přál, aby to bylo jinak. Ale nedozvěděl jsem se jinou odpověď, než že nebylo možné postupovat jinak, protože minulý týden předkladatel té drtivé většiny návrhů, ministr financí a předseda hnutí ANO 2011, má dovolenou, tudíž na nás neměl čas. Dneska tady bude, zítra nevíme, jestli tady bude, tak nezbývá nic jiného než svolat mimořádnou schůzi, kam mu všechny ty body zařadíme.

Zdravotní, osobní, rodinný.

Prostě já jsem na vás neměl čas.

Nyní chce vystoupit pan ministr financí. Prosím, aby se kolegové dohodli, zda první pan ministr financí, nebo zda pan předseda klubu ANO. Vypadá to na ministra financí. Pane ministře, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, já bych chtěl jenom věcně reagovat stručně na vystoupení pana předsedy Kalouska.

A šlo tehdy o tři dny, připomínám. Doufám, že si to pan kolega Kalousek prostřednictvím pana předsedajícího pamatuje, když jsme prosili o schválení na 27 dnů. Pan předseda Kalousek. Kvůli tomu důvodu, který jste teď řekl, bude nebo byla svolána a zasedne ta druhá mimořádná schůze, aby ten zmatek byl ještě větší. Ale o této schůzi bylo rozhodnuto ještě dříve. A tu mimořádnou schůzi na 4. 11. jste se rozhodli svolat již první týden našeho zasedání prostě proto, že váš předseda neměl na tuto Sněmovnu čas. Já vím, že to tak proběhne. Já bych prostě jenom nerad, aby tento důvod, že pan předseda Babiš nejenom že neměl čas slavit státní svátek, to koneckonců chápu, to se mu nikdy nechtělo slavit, tak neslavil ani letos, ale kromě toho, že nechtěl slavit státní svátek, tak nechtěl ani předstoupit před tuto Sněmovnu minulý týden, tak teď budeme mít mimořádnou schůzi. Ale to nebylo kvůli našemu hlasování. To bylo kvůli tomu, že váš předseda tady minulý týden nechtěl být. Žádné další... Pan ministr financí.